A teď, když dovolíte, principy návrhu, který předkládám za sociální demokracii. Zálohované výživné bude náležet oprávněným osobám, kterým není hrazeno soudem stanovené či schválené výživné, a to za jasných, zákonem předem stanovených podmínek. Jedná se především o podmínku existence exekučního titulu, na základě kterého není povinným rodičem ve stanoveném termínu vyživovací povinnost plněna vůbec, či je plněna pouze částečně.

Povinným rodičem se pro účely tohoto zákona pak rozumí ten, komu byla na základě pravomocného rozhodnutí soudu či soudem schválené dohody rodičů stanovena vyživovací povinnost. Další podmínkou bude splnění rozhodného příjmu v rodině, kdy příjem oprávněné osoby a společně posuzovaných osob nesmí být vyšší než 2,7násobek životního minima žadatele a společně posuzovaných osob. Zálohované výživné bude náležet ve výši určené dle pravomocného rozhodnutí soudu či dle soudem schválené dohody, nejvýše však ve výši 1,2násobku životního minima dítěte, což odpovídá průměrné výši soudně stanovovaného výživného v České republice. Pokud povinná osoba bude plnit vyživovací povinnost pouze částečně, bude výše zálohovaného výživného stanovena tak, aby součet zálohovaného výživného a částečné úhrady soudem uloženého výživného byl ve výši soudem uloženého výživného, avšak zároveň nepřesáhl 1,2násobek částky životního minima oprávněné osoby.

Pohledávku výživného, která přešla na stát, bude následně vymáhat krajská pobočka úřadu práce, přičemž k vymožení pohledávky podá návrh na soudní výkon rozhodnutí nebo exekuční návrh.

Buď soudním výkonem rozhodnutí, či exekučním řízením. V případě, kdy bude v rámci již probíhajícího výkonu rozhodnutí zjištěno, že povinný žádným majetkem nedisponuje a na zálohované výživné tudíž již nebude nic vymoženo, bude výplata zálohovaného výživného zastavena. Je zde tedy striktně promítnut požadavek zálohovanosti dávky. Vzhledem ke skutečnosti, že dle ustanovení § 196 zákona číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, platí, že kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, dopouští se trestného činu zanedbání povinné výživy, budou krajské pobočky úřadu práce podávat orgánům činným v trestním řízení podnět k zahájení trestního stíhání povinné osoby. Dá se tedy předpokládat, že nejen že návrh pomůže aktuálně dětem, ale dřív nebo později také významně zlepší platební morálku v této oblasti. O tom já osobně jsem velmi přesvědčena. Závěrem mi, paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo, dovolte ještě dopředu reagovat na námitky, které jsem slyšela při mnohých debatách, které jsme na téma zálohované výživné již vedli. Námitka první. Z pohledu části administrace a zakotvení v právním systému a z pohledu dítěte jistě, můžeme to považovat za speciální sociální dávku. Z pohledu výdajů státu tomu však tak není. Záloha je vyplacena dítěti. Zaplatit to musí povinný rodič.

Toto náš návrh zatím neobsahuje. Ale já se přiznám, že bych se tomu vůbec nebránila.

To je nesmysl. Musíme si uvědomit, že výši výživného stanovuje soud, anebo soud potvrzuje dohodu rodičů.

Soud samozřejmě při stanovování výše výživného také zkoumá výši příjmů a majetkovou situaci povinného rodiče. Další replika, kterou jsme slýchali v těch debatách, byla, že vymahatelnost je malá a že chceme přebírat odpovědnost jako stát za neplatiče. Já jsem přesvědčena o opaku. Stát tím, že bude dluh vymáhat, nutí povinné rodiče k odpovědnosti. A je povinností státu podle mého názoru, a nejen mého, zajistit vymahatelnost práva. Další protiargument jsem slyšela, že to bude zneužíváno. To není jak zneužít. Ještě další argument byl, že zatížíme úřady práce. Dámy a pánové, a o co jiného by se stát a úřady měly starat, co by měly dělat, když by neměly pomoci těm nejpotřebnějším, kterými jsou děti, které se sami o sebe postarat neumějí?

Myslete na ty desítky tisíc dětí, které strádají, protože táta a máma neposlali výživné.

Tenhle příběh jsem si nevymyslela. Ten jsem na té jedné z pražských pošt zažila. Žádám vás proto, kolegyně a kolegové, o podporu návrhu a propuštění tohoto návrhu do druhého čtení.

Že jsme připraveni tento návrh upravit tak, aby pomohl dětem, aby zlepšil životy neúplných rodin a aby byl i pro vás akceptovatelný. Děkuji předem za podporu. Já vám děkuji. Poprosím zpravodajku, kterou je paní poslankyně Radka Maxová pro první čtení, aby se ujala slova.